Prosím pana poslance Andrle Sylora, připraví se pan poslanec Zahradníček. Dobrý den dámy a pánové.

Proč to znova navrhuji.

Vrátilo se to zpátky do Sněmovny a k tomuto zákonu byl ještě přidán zákon o 17. listopadu a zákon o Dnu seniorů a bohužel se stalo, že tento celý svazek zákonů propadl. Dovolte mi tedy, abych znovu požádal o jeho přijetí, a to se budu snažit, aby to bylo v prvním čtení, protože už se to zde projednávalo čtyřikrát a jednou v Senátu.

Děkuji vám. Také děkuji. Prosím pana poslance Zahradníčka a připraví se paní poslankyně Nohavová. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, přeji všem dobré odpoledne a doufám i klidný celý týden pro jednání Poslanecké sněmovny.

V té době byla také zaslána poslancům Parlamentu České republiky. První čtení proběhlo 1. února a výbory, ať hospodářský, či výbor pro životní prostředí jako garanční, tento zákon projednal. Dámy a pánové, dovolte mi, abych také konstatoval, že 16. dubna 2014 byla přijata směrnice Evropského parlamentu, kterou se mění směrnice ohledně EIA, kterou je také z pohledu České republiky třeba transponovat do 16. května letošního roku do českého právního řádu prostřednictvím změny zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, která zajistí, že bude česká legislativa v souladu s požadavku unijní legislativy v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí. Proto nám už také nezbývá mnoho času.

Také, a to pokládám za hlavní, budou investorům nových staveb dána jasná pravidla pro lepší přípravu nových důležitých staveb. Rovněž je cílem novely zákona zjednodušit a zpřehlednit postupy dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí již na schválenou novelu stavebního zákona. Proto věřím, vážené kolegyně, vážení kolegové, že podpoříte můj návrh a v požadovaném termínu projednáme ve druhém čtení tisk 1003. Podotýkám, že se jedná o vládní návrh. Děkuji vám za pozornost. Prosím paní poslankyni Nohavovou a připraví se pan poslanec Vilímec. Děkuji za slovo.

Jedná se o velmi jednoduchou novelu, na které je shoda napříč politickým spektrem, a je navrženo projednat ji podle § 90 odst. 2.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi opětovně navrhnout pevné zařazení bodu 21 této schůze. Jedná se o druhé čtení sněmovního tisku 403, poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění některých majetkových křivd občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na zítra, na středu 26. dubna, jako první bod po již pevně zařazených bodech. Dámy a pánové, mnohokrát jsem již žádal o pevné zařazení druhého čtení tohoto sněmovního tisku. Aplikace stávajícího zákona totiž odhalila určité legislativní nedostatky, které je třeba v té či oné podobě odstranit. Ani jeden ze dvou výborů, který projednával tento sněmovní tisk, tuto novelu neodmítl. Ústavněprávní výbor přijal určitý pozměňovací návrh a ve druhém čtení bude ještě jeden návrh pravděpodobně načten. Pouze opakuji, že projednání tohoto návrhu ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku. Od té doby uplynulo, jak víte, deset měsíců.

Jsem přesvědčen, že je nutné, abychom se s tímto tiskem v tomto volebním období vyrovnali. Proto bych vás, vážené kolegyně a kolegové, požádal, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku. Skutečně ubývá postupně potenciálních oprávněných osob, některé v mezidobí i zemřely a je třeba o případných úpravách zákona rozhodnout alespoň v těch věcech, kde existuje i většinová shoda.

Pak nárok podle stávající úpravy zaniká. S napravením tohoto stavu nemělo problém ani Ministerstvo vnitra, ani Ministerstvo financí. Věřím také, že projednání tohoto tisku ve druhém čtení nebude vyžadovat až tolik času. Děkuji za pozornost, za vstřícnost a podporu mého návrhu. Také děkuji.